Třetí návrh je trošku složitější. Řeší terminologii a výklad, tak aby nedocházelo k obcházení zákona snižováním zakmenění porostu. Odborníci si jistě najdou písemné zdůvodnění u předloženého pozměňovacího návrhu. Závěrem chci ještě zdůraznit víte, dříve se děti ve školách učily, že lesy jsou plícemi Země. Pro nás v České republice lesy nejsou jen těmi pomyslnými plícemi, ale jsou důležitým faktorem pro udržení vody v krajině, tedy zajištění vody jako základní podmínky života. Pro nás všechny vůbec jsou lesy vpravdě národním bohatstvím a my jako společnost máme skutečně povinnost dělat všechno pro to, abychom je udrželi pro další generace. Proto věřím, že tato novela lesního zákona, tak jak je nám představena, bude schválena. Jen vás požádám o podporu pozměňovacích návrhů, ke kterým se v podrobné rozpravě přihlásím. Dobré odpoledne. Já také děkuji.

Nyní prosím do obecné rozpravy pana poslance Kotta, připraví se pan poslanec Holomčík. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, milé kolegyně a vážení kolegové, dobré odpoledne. Já bych ve stručnosti odůvodnil své pozměňovací návrhy.

Moje změna navrhuje úpravu textu tak, aby byla vypuštěna podmínka pro udělování licence u obchodních společností fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka.

Uvedená zátěž je nežádoucí zejména na venkově a za situace, kdy jediný vlastník s. r. o. splňuje podmínky pro udělení licence pro výkon činnosti zejména odborného lesního hospodáře. Jde o podmínku nadbytečnou. Vypouští se též podmínka pro udělení licence pro úředníky státní správy lesů, pokud to vylučují nebo omezují zákony, které upravují jejich pracovněprávní vztahy.

Pro případ, že by uvedené předpisy omezení nebo vyloučení možnosti udělení licence obsahovaly, je uvedení takovéto podmínky v lesním zákoně zcela nadbytečné. Pro úplnost je nutné dodat, že udělení licence zaměstnanci státní správy lesů není v konfliktu se zájmy zaměstnavatele. V konfliktu se zájmy zaměstnavatele by byl výkon licencované činnosti ve správním obvodu, kde úředník vykonává státní správu lesů.

Já také děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl říct dvě věci. Jednak představit čtyři pozměňovací návrhy, které jsme nahráli dneska do systému.

Další pozměňovací návrh se týká zjednodušení situace pro vlastníky malých lesů pod 50 hektarů ve vztahu k financování odborných lesních hospodářů. V současné podobě lesního zákona je podle našeho názoru už překonaný zákaz pastvy v lese. My bychom chtěli tento zákaz zrušit, respektive přidat do lesního zákona, že pastva je možná se souhlasem vlastníka lesa. Vychází, jak jsem říkal, z rakouské inspirace.

Myslíme si, že to je prostě přirozené pokračování toho otevírání dveří nějakým k přírodě šetrnějším způsobům hospodaření a k tomu, co se teď souhrnně nazývá agrolesnictví. Poslední pozměňovací návrh se týká legisvakanční lhůty tohoto zákona.

A pak bych chtěl pohovořit ještě o jedné věci.

Já bych tedy čekal od vrcholného orgánu státní správy lesů malinko jiný přístup, obzvlášť když na to neupozorňujeme jenom my tady ve Sněmovně, ale upozorňují na to lesnické univerzity, respektive fakulty, upozorňují na to vlastníci lesa, lesní hospodáři, dokonce i ochránci přírody. A myslíme si, že tohle je opravdu velký problém, je to z mého pohledu fatální selhání.